Děkuji za slovo, pane předsedající.

Osoba, jež získá odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, musí už nyní pracovat pod odborným dohledem. Za neúspěchem složení aprobační zkoušky je v mnoha případech rozdílná úroveň vzdělání v jednotlivých zemích nebo neznalost českého jazyka, nebo dokonce obojí.

Jeli pravda, jak na minulé schůzi zaznělo, že tento zákon je připraven pro osoby, které své vzdělání získaly mimo země Evropské unie a v současné době pracují pod odborným dohledem, ale vzhledem k nouzovému stavu nemohou složit v řádném termínu zkoušku a znamenalo by to právě pro ně návrat do vlasti, tak potom nechápu, proč nebyl podpořen pozměňovací návrh pana poslance Válka, který definoval, že tato osoba musí prokázat, že je přihlášena k aprobační zkoušce.

Pane poslanče, vašich pět minut. Prosím máte slovo.

On pracuje s pojmy, které neexistují, a říká věci, které nejsou pravda. To pravda skutečně není, spíše naopak.

Já jsem byl po léta děkanem a proděkanem, tak vím, co to znamená. My jsme měli uchazeče, kteří předložili diplom, ke kterému se ta univerzita nehlásila.

A to je obrovský problém a to tento zákon neřeší.

Proto také naši lékaři mohou volně odcházet do zahraničí a nemusí dělat žádné další zkoušky. Dále ten zákon říká, že tedy pracovat může.

Ty činnosti jsou definované, je definována i doba toho vzdělávání a je definováno to, jak se to vzdělání získalo. Tady my ho přijmeme a od začátku může dělat cokoliv?

A to oni nechtějí!

Nedomluvili se, neumějí česky? Nebo byli tak špatní, že to nedokázali? Že ty vědomosti neměli?

Jak to zjišťujete, pane ministře? Nikde to není.